Úplně nejslabší podle mě je část, § 3a, rejstřík. A tady zkusím něco ocitovat, kdyby paní ministryně poslouchala tu češtinu. Sportovní organizace žádající o podporu podle tohoto zákona se zapíše do rejstříku.

Takže sportovní organizace bude zapisovat do rejstříku údaje o sportovní organizaci, která je v ní sdružena. Už to je podle mě velmi nepřehledná věta.

Znamená to, že když vesnický oddíl z vesnice, ve které já žiju, přijme v průběhu roku žáčka, který získá registrační kartu na soutěž minižáků nebo okresní přebor žáků, bude povinen pod sankcí přestupku ihned oznámit tuto skutečnost se všemi těmi údaji? No, podle mě to z toho vyplývá, protože tam je, co všechno musí ta sportovní organizace, ať už sdružená, nebo samostatná, zapisovat.

Já si myslím, a budeme to navrhovat, abychom celý paragraf vypustili. Je to úplně zbytečné. Nevím, k čemu bude takový rejstřík pro Ministerstvo školství.

Logicky. Kdo jiný by malé oddíly podporoval, zejména těch nemasových sportů, než města a obce, případně kraje? Tak proč mají ještě posílat do rejstříku sportovců údaje?

Tak to bude těch změn... Jaké budou náklady? Protože je to tak vznosně napsáno, že ten rejstřík je informační systém veřejné správy.

Myslím, že tady budou zbytečně unikat peníze, které by mohly být použity na podporu toho sportu. Návrh zákona se tváří velmi systémově a je to opět velmi úsměvné.

Tak je to významná akce, nebo není?

Já to považuji takřka za synonyma, ale možná se pletu, uvidíme, jaký je rozdíl. Jsou tam poměrně obecně dány povinnosti obcí. Já vím, že mnohé zůstávají stejné, je to třeba jenom v jiném paragrafu, ale např. obec ve své samostatné působnosti zabezpečuje přípravu sportovních talentů. No to bych chtěl vědět jak, v samostatné působnosti. Jestli tam má být paragraf úplně obecný, že by bylo vhodné, aby obce ze svých rozpočtů podporovaly sport, zejména mládeže, tak určitě ano. Je to § 6 Úkoly obcí. Zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. Nebo nevím, jak obce ve své samostatné působnosti mají zabezpečit přípravu sportovních talentů, a kdo vlastně určí, kdo je sportovní talent a kdo vlastně sportuje jenom proto, že ho to baví, a nemá ambici být vrcholovým sportovcem.

V čem pomůže tomu sportu.

To je naprosto správné. To si myslím, že bychom podpořili úplně všichni. Pak mi přijde, nevím, jestli je to na základě sportovní veřejnosti, nebo je to iniciativa vládní koalice, že zákonem zřizujeme poradní orgán při ministerstvu. Nic proti, ale k tomu, aby si ministr či ministerstvo či ministryně zřídili poradní orgán, nepotřebuji zákon. Ta národní rada už mohla vzniknout včera, předevčírem, před měsícem, zítra, pozítří, za měsíc. K tomu skutečně zákon nepotřebujete. Podle mě si vyberete zejména ty svazy, unie, věrohodné lidi, ty požádáte o pomoc, oni ji určitě poskytnou a ta národní rada může začít fungovat již zítra, anebo až po Novém roce, abych to nepřeháněl, máme před sebou vánoční svátky a konec roku. Opravdu nevím, když je to poradní orgán, tzn. v zásadě, když to řeknu velmi cynicky, se sejdou, poradí a my si s těmi výstupy pak nějak buď je podpoříme, nebo je nepodpoříme. Rozumím tomu, kdyby tam měla být nějaká závazná stanoviska. Tak to už musí mít oporu v zákoně, ale v případě poradního orgánu proč to dávat do zákona? Já tomu nerozumím. Nevím, jestli ministři mají poradce nebo nějaké poradní orgány, pravděpodobně ano, je to velmi obvyklé. A mají to v kompetenčním zákoně?

S tím rejstříkem souvisí taky navržené přestupky a pokuty.

Nejsou to zanedbatelné částky. Když si představíte sportovní prostředí, tak pro někoho například, že nevydali návštěvní řád sportoviště, navrhnout milion nebo dva pokutu mi přijde, že je tam jenom to číslo, abychom ohromovali. Kdo ty pokuty bude vymáhat? A kdo reálně je zaplatí? A kdo z těch opravdu...